Pokud jde o potřeby lesnických škol provádět výuku v dalších nových školních polesích, navrhovaná novela tomu nijak nezabraňuje, neboť se tak může stát podle § 8 odst. 2 zákona o lesích po převodu hospodářských lesů do kategorie lesů zvláštního určení podle písm. d), které zní: Sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce. Dále vláda namítá, že v návrhu novelizace zákona není řešen vztah k ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zákaz zcizení lesů na území národních parků, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek.

Zastupitelstvem Středočeského kraje navržené znění novely zákona o lesích je tedy v naprostém souladu se zněním zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k tomu, že návrh Zastupitelstva Středočeského kraje obsahuje pouze novelizaci jednoho paragrafu, a to § 4 zákona, lze podle názoru předkladatele řešit připomínky vlády v návrhu zákona formou pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou. Není proto nutné celý návrh zákona zamítnout a zastavit tak celý legislativní proces. Lesní pozemky ve vlastnictví státu o současné rozloze 1 milion 533 tisíc hektarů, což je cca 60 % všech lesů v České republice, jsou posledním významným národním bohatstvím, které dosud nebylo zprivatizováno.

Přidanou hodnotou při těžbě, sortimentací a poptávkou na trhu se cena kulatiny může zvýšit až na dvojnásobek. V období globální klimatické změny spojené s extrémními výkyvy počasí nabývají funkce lesních ekosystémů v naší krajině ještě vyšší důležitosti ve veřejném zájmu.

Touto novelou byla otevřena možnost ke zcizování státních lesů na území chráněné krajinné oblasti, přírodních rezervací a přírodních památek. Jak je dokladovatelné z materiálu Ministerstva zemědělství, resp. podniku Lesy České republiky, lesy ve vlastnictví státu každoročně přinášejí státu miliardové zisky. Proto z výše uvedených důvodů Zdůrazňuji, že tento návrh se nijak nedotýká nezpochybnitelně prokázaných restitučních nároků, které nebyly z různých důvodů až dosud vypořádány, ani jiných ustanovení platného lesního zákona ani se nedotýká ustanovení o lesích ve zvláště chráněných částí přírody podle platného zákona o ochraně přírody a krajiny. Děkuji panu poslanci Syblíkovi. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, pane hejtmane, dovolte i mně se vyjádřit k tomuto návrhu zákona. A jen podotýkám, že za nepřítomnosti ministra, který má Lesy České republiky v gesci, ale na to už jsme si v podstatě zvykli, že ministr zemědělství se neúčastní problematiky projednávání zákonů, které se tohoto resortu týkají.

Panu hejtmanovi bych chtěl vzkázat, nevím, jestli musím prostřednictvím předsedajícího, že ministr zemědělství výrazně plánuje v oficiálním materiálu, který nedávno představil, snižovat zisky Lesů České republiky v řádu miliard. Když se podíváte na to, že chce více jak zdvojnásobit počet zaměstnanců a do budoucna snižovat zisky, což mi přijde líto, ale je to vládní koncepce a vládní návrh a vládní představa o tom, jak si Lesy České republiky do budoucna představujeme. Myslím si, že to je škoda a bylo by dobře, kdyby se tu měl možnost pan ministr zemědělství k tomuto případně vyjádřit, stejně jako k problematice, která se týká nakládání s prodejem dřeva, neboť jsem pana ministra tady interpeloval v záležitosti právě Lesů České republiky, kde dochází ke zprostředkovávání prodeje státního dřeva firmou, která neprošla výběrovým řízením a která inkasuje řádově miliony korun ročně za to, že může prodávat státní dřevo. Souhlasím s jedním z předřečníků, který říkal, že je nadbytečné povyšování správy státních lesů nad správu soukromníků v oblasti hospodaření s lesy či obecních lesů, kterých také nemáme v České republice málo. Já tuto právní úpravu, byť jednoho paragrafu, považuji za nadbytečnou.

Tohle absolutně pomíjím, jen říkám, že si myslím, že vláda má dostatečné kompetence na to, aby takovýto paragraf pokryla.

Proto se velmi přikláním k tomu, co tu říkal ministr kultury, a podporuji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení a učiním tak, pokud tak neučiní on v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér.

Tak, děkuji panu vicepremiérovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Tejc.